Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj? Také ne. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání volebnímu výboru. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání volebnímu výboru. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání volebnímu výboru, a končím projednávání tohoto bodu.